Jsem dlouholetým místostarostou menšího města a i z této pozice varuji před tím, že povinnost elektronicky evidovat tržby se promítne negativně zejména na venkově.

Snížení počtu podnikatelů v této oblasti nakonec přiznává i důvodová zpráva, můžete si ji přečíst. Podle ní si část lidí najde jiné zaměstnání, část skončí na úřadech práce.

Nejsou to pánové ani Babiš který přišel ani Sobotka, ani pan Havlíček Karel. Jsou to stovky, možná tisíce živnostníků, kteří každoročně bojují o přežití.

Čeho se ale bojí nejvíce, to je budoucnost.

Nechci malovat čerta na zeď, ale výše zmíněná totální kontrola se dá koneckonců kdykoli zneužít.

I z tohoto důvodu se samozřejmě připojuji ke svým předřečníkům a navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona, zbytečného, nebezpečného návrhu zákona, hned v prvním čtení.

Dobře, děkuji.

Děkuji za slovo.

Diskuse o elektronické evidenci tržeb není jenom diskuse o tom, zda ti největší podvodníci jsou živnostníci a zda ten největší problém neplacení daní je to krácení tržeb v maloobchodě, ale kde skutečně dochází k tomu největšímu krácení tržeb. Já jsem se tady pokusil ve své úvodní řeči zdůraznit, že to, jak dokážou někteří oligarchové typu pana ministra financí Babiše tzv. optimalizovat své daně, že to znamená daleko větší úniky oproti předpokládanému výběru daní, než jsou jakékoli úniky živnostníků.

Tak já vás teď chci moc poprosit, abychom dokázali jistě dobře víte, že vždycky vycházím z otevřených zdrojů.

Když dokazuji, že neumí vybírat daně, čerpám výlučně z otevřených zdrojů Ministerstva financí. Takže teď rovněž si dovolím citovat pana místopředsedu vlády, jak se vyjadřuje k tomu, jak on platí nebo neplatí daně.

10. 7. v 11.20, což je před dvěma hodinami, tady řekl pan místopředseda vlády a ministr financí, když jsem ho upozorňoval na to, že jeho platební morálka připravuje veřejné rozpočty o desetinásobně větší objemy než platební morálka živnostníků, tak tady pan místopředseda vlády hrdě řekl a opět si to můžete ověřit ve stenu, já budu jenom citovat steno:

Takže ještě jednou: 7. 7. říká ministr financí a podnikatel: Agrofert je velký plátce daní i v Německu i na Slovensku i v dalších zemích.

Jistě chápete i vy, kteří fandíte panu ministru Babišovi, že tyto dva výroky jsou v přímém rozporu. Buď, jak tvrdí 7. 7., Agrofert je velký plátce daní v Německu, na Slovensku i v dalších zemích, anebo jak tvrdí 10. 7., nemám žádnou firmu na Slovensku a někde jinde a tady platím daně.

Mě to nepřekvapuje, já to vím.